Vaše nezodpovědné počínání nedopadne nicméně na lidi, ať již na ty, kdo si sami chtějí stavět, nebo kdo bude chtít byt kupovat, na ty, kdo si jej koupit nebudou moci, protože proces tímto návrhem zcela zablokujete a nedostatek bytů v České republice se dále zhorší, na lidi, kteří věří v budoucnost České republiky.

Dopadne na lidi, kteří věří ve stabilní zásobování, jež bude narážet na vývoj logistických a dalších prostor. Možná dnes máme pocit, že nedopadne na oblast výstavby silnic, dálnic či železniční infrastruktury, protože s ní si přece ponecháváme model, který běžnému člověku upíráte. Proč tedy chcete, aby se zde stavby schvalovaly dvěma způsoby?